Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.

Děkuji paní poslankyni Maxové. A vás také ještě požádám o strpení, protože požádám sněmovnu o klid! Posledním přihlášeným je pan poslanec Roman Sklenák. Ještě nemáme dostatek klidu... Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych za skupinu předkladatelů požádal o pevné zařazení bodu pod číslem 158.

Domníváme se, že tento návrh už je dostatečně dlouho v Poslanecké sněmovně. I vláda se k němu vyjádřila, byť negativně k tomu, aby se jím Poslanecká sněmovna zabývala a aby jej projednala.

Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, kolega předseda Jaroslav Faltýnek navrhl pevné zařazení dvou bodů, které rozšiřují kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, a já za klub sociální demokracie vyjadřuji podporu pro jednání těchto dvou tisků. Nicméně kolega Faltýnek tuto věc nekonzultoval s předkládajícím ministrem a pan ministr Chvojka má dlouhodobě plánovanou zahraniční cestu.

Jen chci již v tuto chvíli avizovat nepřítomnost pana ministra Chvojky, aby mu to pak nebylo vyčítáno. Jistě může vláda určit jiného z ministrů, který tento návrh předloží. Takových usnesení tady máme vícero.

Nyní budeme hlasovat jednotlivé návrhy, tak jak byly předloženy.

Rozhodneme v hlasování 159, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Rozhodneme tedy v hlasování číslo 162, které jsem zahájil, a ptám se kdo je pro toto pevné zařazení bodu jako první bod po třetích čteních v pátek 3. 3. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Miholy, abychom se návrhu zákona o památkové péči věnovali 15. března, tedy ve středu, po pevně zařazených bodech. Rozhodneme v hlasování číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Ale vnímám přihlášku pana předsedy klubu ODS s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo. To znamená ne v tuto chvíli.

Já to nebudu komentovat.

Pardon, omlouvám se, jestli dobře reprodukuji pana kolegu Okamuru.

Kdo je proti? Děkuji vám.